V neposlední řadě návrh zákona promítá do volebních zákonů změnu pojmosloví zavedenou novým občanským zákoníkem, který nabude účinnosti k 1. lednu 2014. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že směrnice musí být do právních řádů členských států transponována do 28. ledna 2014, je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi vnitra, místopředsedovi vlády Martinu Pecinovi. Nyní bych požádal pana poslance Jeronýma Tejce jako předsedu ústavněprávního výboru, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout pana poslance Stanislava Grospiče. Děkuji. O návrhu pana předsedy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Stanislav Grospič. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby se usadil u stolku zpravodajů. Nyní se přihlásil pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže to vetujeme a trváme na řádném projednání. Děkuji panu předsedovi.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jde vesměs o technické věci, které souvisí s technikou výkonu volebního práva.

Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Není tomu tak.

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 174 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Lhůta projednání zůstává podle zákona, protože ani předkladatel ani nikdo jiný nenavrhl zkrácení lhůty k projednání a veto dvou klubů bylo přijato. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat dalším bodem.